Týkala se tato informace zřejmě končícího programového období. Přivítal bych proto podrobnější informaci o důvodech tohoto sdělení a také informaci, jaká opatření Ministerstvo pro místní rozvoj realizuje, aby byly finanční prostředky zakončující programové období vyčerpány.

Dá se totiž předpokládat, že větší množství odborníků z regionů bude hledat v novém plánovacím období uplatnění jinde, a to z důvodu absence regionálních operačních programů v plánovacím období 20142020. Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů.

Dobrý den. Pan ministr se omluvil z pracovních důvodů, tohle to asi za práci nepovažuje.

Jistě chápu, že PPP projekty mají svou budoucnost a mají své místo ve výstavbě silniční sítě v České republice. Proč jste si ale k tomuto pokusu vybral zrovna těžce zkoušený Ústecký kraj? PPP projekty nejsou připraveny, není zpracovaná legislativa.

Jedná se o region s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v České republice. Míru nezaměstnanosti lze řešit investicemi nových investorů v průmyslových zónách regionu, resp. podporou malého a středního podnikání, kde je nezbytnou podmínkou kvalitní dopravní dostupnost, která také úzce souvisí s dostupností dalších veřejných služeb, zejména zdravotnictví. Chtěl bych vás tímto, pane ministře, požádat, abyste urychleně zahájil dostavbu silnice smrti R7 s obrovskou nehodovostí, vzal na vědomí výzvy a memoranda zástupců samospráv a urychleně zahájil dostavbu rychlostní silnice R7, a to bez jakéhokoliv dalšího odkladu. Děkuji. Žádám kolegy poslance, aby dodržovali časový termín.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se obracím se svou interpelací na pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše.

V této věci už někteří moji kolegové interpelovali v tom předchozím bloku pana premiéra. Já dobře vím, že zde už byl jeden pokus takové zařízení zavádět a Občanská demokratická strana a tehdy i já osobně jsme s tím nesouhlasili a protestovali jsme proti tomu.

Já bych se ve své interpelaci chtěl zaměřit na ty, kteří podnikají opravdu velmi drobně, na ty opravdu drobné podnikatele. Ty důchodce, kteří si drobným podnikáním přivydělávají k důchodu, nebo maminky na rodičovské dovolené, které si po odpoledních také hodlají svým drobným podnikáním přivydělávat. Moje otázka zní, zdali má vláda zpracovanou analýzu dopadu zavedení registračních pokladen na živnostníky. A druhá otázka, zdali existuje materiál na úrovni vlády nebo vašeho ministerstva, který by řekl, kolik živnostníků již další náklady neunese. Kolik jich prostě za těchto podmínek skončí své podnikání, a tím se připraví o docela dobrý příjem. Děkuji za odpověď.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Netýká se to ani živnostníků ani důchodců ani maminek.

Je to opatření proti krácení tržeb.

A to my chceme změnit. Chceme rovné podmínky pro všechny.

Tak já skutečně nevím, kde je ten problém.